Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem se z dostupných sdělovacích prostředků dozvěděl, že v podstatě celá vláda chce nějakým způsobem na každém ministerstvu ušetřit nějakou částku, a také jsem zachytil vaše vyjádření, že Ministerstvo zahraničních věcí šetřit nebude. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli berete skutečně vážně ten váš konsolidační balíček, tedy pětikoaliční, anebo zda jste mimo dosah pětikoalice a Ministerstvo zahraničních věcí tedy šetřit nebude.

Těm lidem by se mohlo stát, že budou vnímat Ministerstvo zahraničních věcí jako jakousi cestovní kancelář, která projídá i jejich peníze jako daňových poplatníků. Takže já bych vás požádal o odpověď, zda tedy bude Ministerstvo zahraničních věcí nějakým způsobem šetřit a ušetří nějaké peníze, anebo jestli jste to své vyjádření myslel vážně.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji i za tuhle otázku. Ta debata o rozpočtu na příští rok je skutečně na počátku. Úspora v národních prostředcích je prostě politický závazek, na kterém jsme se v koalici a ve vládě dohodli, ale konkrétní realizace toho závazku je věcí, která souvisí jednak s vyjednáváním o státním rozpočtu, ale také s tím, jak se dokážeme konečně podívat komplexně na všechny finanční zdroje, které dáváme do školství a například vysokého školství. My vlastně máme s tím společnou dlouholetou zkušenost. Debata se v minulosti někdy vedla kolem těch národních prostředků velmi vzrušeně, ale poměrně lehkomyslně kolem evropských prostředků, ať už v operačních programech, nebo v Národním plánu obnovy.

V operačním programu Jan Amos Komenský je celá řada výzev připravených v tuto chvíli pro vysoké školy. Také v té zvažované půjčce jsou prostředky, které by měly sloužit i vysokým školám, například při reformě doktorského studia.

Přiznávám, v tuhle chvíli nedokážu říct, kde přesně všude skončí ty potřebné úspory, zda to bude více v investiční, nebo neinvestiční části.

Například příprava některých velkých investic některými vysokými školami probíhá podle mého soudu mírně lehkovážně a navyšování rozpočtu některých projektů o jednotky miliard v Národním plánu obnovy ve mně vyvolává otázku, kterou položím reprezentaci vysokých škol na České konferenci rektorů 8. června, zda považují veřejné vysoké školy za rozumnější v téhleté obtížné době investovat tak výrazně do infrastruktury, do budov, anebo zda je namístě hledat cestu k tomu, jak spíše povzbudit investice do lidí. Nechci ani teď vystřelovat žádné teze, ale očekávám velmi otevřenou debatu s rektory vysokých škol a vzápětí s Radou vysokých škol o tom, jak se chovat v takové době, kdy probíhá ekonomická recese nebo přinejmenším stagnace. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Musím říct, že já jsem sledoval tu debatu v první polovině tohoto roku z jistého odstupu. Samozřejmě, ve státním rozpočtu na tento rok žádných 900 milionů není. V tuto chvíli ve státním rozpočtu naopak očividně existuje potřeba dalších úspor. Na téže univerzitě fakulty se stejnými ekonomickými možnostmi a historickou zátěží koeficientu jedna má nejvyšší platy na té univerzitě a druhá fakulta má nejnižší, při stejných podmínkách vnitřního rozpočtování té vysoké školy a při stejných podmínkách financování celého systému.